Tak a teď se pojďme podívat na penzijní reformy ve střední a východní Evropě.

Nejvíce důchodových reforem bylo provedeno v zemích, kde starý systém stál před kolapsem nebo již zkolaboval.

Stoupenci tohoto přístupu si od změny slibují zvýšení míry úspor a větší efektivnosti jak na finančním, tak na pracovním trhu, které povedou ke zvýšení dlouhodobého růstu.

To znamená, opravdu neuvěřitelný tunel na veřejné peníze občanů neuvěřitelný tunel na peníze občanů a bůhví, co zatím všechno bylo, aby se zákonem vyvedly peníze občanů do soukromých fondů, které nejsou nějakým způsobem... ty peníze nebyly chráněny proti například vytunelování toho fondu nebo krachu toho fondu a tak podobně.

Světová banka uvádí, že ve východní Evropě by chilský typ privatizace přinesl zvláštní psychologické a politické výhody.

Koncept důchodové reformy Světové banky má však nejen své zastánce, ale i odpůrce.

Přechod k fondovému financování neznamená obranu proti demografickým rizikům.